Prosím, pane ministře, máte slovo.

Tak mezi odbornou veřejností se tyto změny diskutují už docela dlouho. Myslím si, že tady nemůžeme říkat o tom, že by nebyli připraveni. My jsme jako ministerstvo se zástupci těchto sdružení o této věci komunikovali.

Děkuji panu ministrovi.

Vím, že se projednávala velmi dlouhou dobu, ale nakonec dopadla, jak dopadla. Já jsem vůbec nezaregistroval, že by se Ministerstvo zemědělství něčemu takovému nějak silně bránilo. Myslím, že bude potřeba, aby to podpořil zejména zemědělský výbor a chtěl po ministrovi životního prostředí, aby uvedl některé věci na správnou míru, a tu přílišnou tvrdost, kterou po nás Evropa nevyžaduje, odstranil. Pokud nikdo, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře? Paní zpravodajka také ne. Nepadl návrh na zamítnutí nebo na vrácení. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Má někdo návrh na jiný výbor, kterému to bylo přikázáno? Ano, pan kolega Michal Kučera.

Ještě někdo? Jiný návrh nevidím. O přikázání výboru pro životní prostředí rozhodneme hlasování pořadové číslo 306, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Dále v rozpravě padl návrh na zkrácení lhůty k projednání na 20 dnů, který nelze hlasovat, protože proti němu vznesly veto dva poslanecké kluby, a poté návrh na 30 dnů, a ten budeme hlasovat. Na základě požadavku z pléna vás ještě jednou všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. O zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů rozhodneme v hlasování pořadové číslo 307, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu, lhůta k jeho projednání je zkrácena na 30 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 47.